Další postup bych navrhovala tento.

Takže bych začala.

Čili máme jedno stažení a potom cirka 14 hlasování, tak jak bylo předneseno. Dobře. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Já se omlouvám, ale ta procedura je nesmírně komplikovaná, zejména s tím, kolikrát byl prohlášen některý bod za nehlasovatelný. Já prostě nejsem schopen takhle říci, že to je správný postup procedury.